Já také děkuji.

Návrh byl vrácen k přepracování, takže uvidíme, jakou chytne konečnou podobu. To je třeba hnutí ANO přiznat. Dovolte mi krátkou glosu.